Z členů vlády se omlouvá pan premiér z dopoledního jednání a od 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Babiš do 16. hodiny pracovní důvody, pan ministr Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Chládek pracovní důvody, pan ministr Chovanec do dvou hodin pracovní důvody, paní ministryně Marksová do jedenácté pracovní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová do dvou hodin pracovní důvody, paní ministryně Válková zahraniční cesta a pan ministr Zaorálek rovněž zahraniční cesta.

Pan vicepremiér Bělobrádek upravuje svou omluvu tak, že se omlouvá až od 10 hodin. Tolik omluvy. Chtěl bych vás upozornit, že dnešní jednání zahájíme bodem 134, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.